Velmi stručně, všichni víme, o co jde.

Děkuji.

Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já si dovolím navrhnout zařazení bodu s názvem Změny v legislativě a vybavení hasičů s ohledem na zkušenosti s požárem v Hřensku.

K tomu požáru, proč ten požár byl tak veliký, přispělo několik faktorů. Tím jedním určitě je to, jaké v Národní parku České Švýcarsko je podloží, přispělo k tomu obrovské sucho, které panovalo, přispělo k tomu počasí, vysoké teploty, ale také obrovské množství hořlavého materiálu, který se v národním parku nashromáždil.

Já bych chtěl možná v tom úvodu říci, že právo a možná vize skupiny obyvatel by měly vždycky skončit tam, pokud ohrožují životy, zdraví a majetek ostatních občanů, občanů, kteří žijí v dané lokalitě nebo žijí v blízkém sousedství.

Takovým velice dobrým příkladem může být Národní park Šumava, který opravdu, a teď v uvozovkách, to vedení bylo osvícené a kde opravdu vytvořili spoustu věcí k tomu, aby zabránili nekontrolovanému šíření požáru. Bohužel takovýto dobrý příklad nebyl následován některými dalšími, ani tedy Národním parkem České Švýcarsko, proto se tento požár, neříkám, že vznikl, ale proto tento požár se takto projevoval intenzivně, takto rychle se šířil. A krom toho, že znamenal velké ztráty pro národní park, tak znamenal také velké ztráty pro obce, a to jak na majetku, tak tedy na majetku i občanů. A mimo jiné, a to je samozřejmě také potřeba říci, že tento požár byl zlikvidován jen díky obrovskému nasazení dobrovolných a profesionálních hasičů. Tak obrovskému nasazení, že při požáru bylo zraněno více jak 60 lidí. Mluvil jsem s některými hasiči, kteří tam zasahovali, a opravdu v některých fázích se jednalo o velké peklo. No a teď, protože takové požáry se obecně můžou opakovat, tak co je třeba udělat, aby se již takové požáry neopakovaly? A proto tady tento bod navrhuji. Je potřeba o tom diskutovat i proto, že dnes není možné ze zákona zcela vynutit přístup, který k této problematice má, jak jsem již řekl, třeba Národní park Šumava, tak si myslím, že je třeba změnit legislativu tak, aby některá opatření prostě národní park, pokud přistoupí k bezzásahové zóně, byl nucen udělat. Ale aspoň ta základní. Není možné, aby nebyly volné přístupové cesty. Není možné, aby nebyla zajištěna voda pro likvidaci takovýchto požárů. Určitě by stálo za úvahu a za prodiskutování, existuje ve světě řada systémů, které dohlížejí na takovéto bezzásahové zóny a na takovéto oblasti. To jsou všechno věci, které je potřeba udělat preventivně.

Tou druhou věcí, kterou bych tady chtěl zmínit, je to vlastní hašení nebo technika, hasiči. Bohužel zasahovali s technikou, jakou měli. U hasičského záchranného sboru, ale i dobrovolných jednotek vznikl v roce 2011 až 2013 bezprecedentním zásahem do škrtů, nebo respektive škrty, které proběhly, obrovský dluh ve vybavení hasičů. Ta technika je přestárlá, ale zase objektivně musím říct, že ta základní technika, která tam zasahovala, negativně se neprojevila u zásahu. A v tomto konkrétním případě bych to neviděl, byť ten problém jako takový s přestárlou technikou v podobě životnosti neustále přetrvává, přestože za těch posledních, já nevím, osm let se leccos podařilo napravit.

Bambi vak slouží především k tomu, aby relativně velké množství vody shodil na jednom místě, případně na nějakém relativně malém pruhu. Pokud chceme účinně hasit, tak musíme používat letadla. Bohužel Česká republika v této chvíli má sice tři letadla, která lze použít na hašení, z toho jsou v provozu dvě ta letadla.